98. Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 158/1. Nyní prosím, aby k řečnickému pultíku přišel a slova se ujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Jan Birke a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.